Já jsem ten dopis 18. ledna přečetla.

Je obsáhlé a pan zpravodaj my jsme se domluvili právě proto, že budeme o tom určitě hovořit, jsou tam určitě nesrovnalosti, které nemusí být fatální, ale mohou ho přečte na mikrofon, abychom měli záznam toho, pro co pana poslance Babiše dnes vydáme, nebo nevydáme. Aby to nebylo jenom v písemné podobě, ale aby to zaznělo na mikrofon.

Začátkem února už jednáme o zařazení na program.

Děkuji vám, paní předsedkyně. Nyní poprosím zpravodaje výboru pana poslance Josefa Cogana, aby se ujal slova. Ještě než mu slovo udělím, přečtu další omluvy a oznámení.

Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu ve věci žádosti na vydání poslance Ing. Andreje Babiše k trestnímu stíhání, kterou doplním usnesením, které plénu Poslanecké sněmovny doporučuje přijmout mandátový a imunitní výbor.

Výbor tedy jednal o této žádosti a o ničem jiném ve věci.

Obě tyto náležitosti žádost splňuje. Podle tohoto ustanovení výbor zjišťuje, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance, provede nutná šetření, umožní poslanci osobní účast a možnost se k věci vyjádřit a navrhne Poslanecké sněmovně, jak se má v dané věci rozhodnout.

Na tomto jednání byla poslanci Andrejovi Babišovi umožněna osobní účast, kterou nevyužil.